Opakovaně jsem do ní vyvolávala jednotlivé přihlášené.

Tak se to prosím naučte, buďte slušná. V Poslanecké sněmovně poslanec domluví a pak následně jde na mikrofon další a mluví další. Takže prosím, dodržujte to. Já jsem byl teď... Stejně tak, pane ministře, poslanec mluví na mikrofon. Tak tady prosím nekřičte na celý sál. Máte prostor na mikrofon. Já bych rád řekl jednu věc.

Teď jenom říkám, že tedy bych rád vystoupil, protože jsem vás dobře neslyšel, to se může stát každému, a stejně vystoupím. Pane předsedo Okamuro, dle jednacího řádu § 59, odst. 4, jsem měla právo vás přerušit ve chvíli, kdy jste nepostupoval podle toho, co je vaším právem při vystoupení. Co se týče vašeho teď vystoupení přednostního. Pokud se chcete přihlásit s přednostním právem, dostanete možnost, právě se hlásíte. Ale byl už s touto možností avizován příspěvek, závěrečné slovo pana premiéra Fialy, takže sečkejte, pak budete mít příležitost vystoupit.

Ano, my oba s panem předsedou Okamurou disponujeme přednostním právem. Nicméně mu dávám přednost a může vystoupit teď.

Pane premiére, děkuji.

Takže já bych rád jenom ještě dodal, protože, vážené dámy a pánové, během dnešního dne, jak všichni víte, se události posunuly.

Jak víte, výsledek té mimořádné schůze dneska dopoledne je opravdu velmi špatný, protože vicepremiér Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda hnutí STAN, za a) neřekl, kdo jsou konkrétní koncoví majitelé, tedy fyzické osoby, které vlastní kyperské společnosti v daňových rájích, které sponzorují hnutí STAN prostě to neřekl, prostě to tají. On to říct nemůže, protože by to byl průšvih, proto to tady nemůže říct, to je ten problém. Zároveň je problém, že taková strana je součástí vládní koalice.

A to je prostě velký problém.

Dobře, programově prosazujete věci, které z našeho pohledu nejsou dobré pro běžné občany, ale tak jste se domluvili, tak to prostě tady je.